76.

Výbor pro evropské záležitosti projednal sdělení Komise, návrh nařízení Rady a inicioval jeho zařazení na schůzi Poslanecké sněmovny. Usnesení, stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého tisku 227E. Já teď poprosím poslance Adama Kalouse, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo.

Nové a reformované programy se řídí těmito zásadami: je to větší důraz na evropskou přidanou hodnotu, jednodušší a transparentnější rozpočet, méně byrokracie pro příjemce, flexibilnější a akceschopnější rozpočet a účinný rozpočet. Komise chce rovněž zajistit, že provádění programu bude účinné, efektivní a posílí vazbu mezi financováním Evropské unie a dodržováním zásad právního státu.

Prvním okruhem je jednotný trh, inovace a digitální ekonomika, kdy nový program pro výzkum Horizont Evropa naváže na současný program Horizont 2020. Ten bude zaměřen na globální výzkum a inovace, dále na současný Evropský fond pro strategické investice, EFSI, naváže program Invest EU. Pro investice do infrastruktury v oblasti transevropských sítí, dopravních, digitálních a energetických by měl být zřízen zformovaný Nástroj pro propojení Evropy, známý jako CEF. Nově by měl vzniknout také program pro digitální Evropu. Druhým okruhem je okruh soudržnost a hodnoty. V tomto okruhu je zahrnuto financování kohezní politiky, tedy jedné z klíčových priorit České republiky, a to zejména z pohledu zajištění dostatečně velké finanční obálky pro naše regiony, kdy hlavním kritériem pro rozdělení prostředků zůstane i nadále relativní hrubý domácí produkt na obyvatele v jednotlivých regionech. Třetím okruhem jsou přírodní zdroje a životní prostředí. Tento okruh zahrnuje společnou zemědělskou politiku, která bude rozdělena do dvou okruhů, do dvou pilířů, a to přímých plateb pro zemědělce a rozvoje venkova.